Děkuji a nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Pan zpravodaj, pan poslanec, nevím, jestli jako zpravodaj nebo jako... Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych apelovat na jednu věc, a to abychom opravdu neprojednávali státní rozpočet, tedy závěrečný účet státního rozpočtu takto pozdě. Aby byl opravdu projednáván v následujícím roce, a to ještě i předtím, než vlastně schvalujeme státní rozpočet na další rok. Protože řada věcí, která je v závěrech, která je v usnesení jak rozpočtového výboru, tak i ostatních výborů ke státnímu závěrečnému účtu, by se měla promítat do státního rozpočtu na následující rok.

Já děkuji. A nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Není tomu tak. Tudíž všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také ne. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo. Také není zájem. Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Dříve, než tak učiníme, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych jménem klubu TOP 09 požádal o přestávku v trvání dvaceti minut.